Mohli jsme si to vyjednat.

Možná to zkusil, možná to nezkusil, možná to zkusil, možná uspěl, možná neuspěl.

Mnohdy to není. A to přece chceme změnit.

Faktická poznámka pan poslanec Černoch.

Tady padala slova o tom, kdo to mohl přijmout, nepřijal, kdo to chtěl přijmout, nebo nechtěl přijmout. Je to minulost.

Já si myslím, že i v případě, že by se na tom v této chvíli začalo naplno pracovat, tak by se tento zákon dal dopracovat tak, aby se dostálo závazku a hlavně aby z toho vzešel opravdu kvalitní služební zákon, o který Evropské komisi jistě jde. Už to tady bylo navrženo ve středu jako návrh na navrácení do druhého čtení. Úsvit dává procedurální návrh na hlasování o navrácení do druhého čtení, aby se tento zákon dal dopracovat. Prosím vás, protože tady zaznívalo ze všech stran, že zákon je špatně napsaný, abyste ho podpořili, abychom na něm mohli pracovat a aby se stihlo datum, o kterém se tady stále mluví. Myslím si, že je opravdu lepší vytvořit dobrý zákon, který bude mít efektivitu, bude profesionální a bude plnit to, k čemu je určen, než aby tento zákon byl pro ostudu nejenom nám, České republice, ale hlavně, aby neplnil to, co má, a aby se z toho stal zmetek, který se bude muset měnit. Děkuji, pane poslanče. Jenom pro pořádek.

Nyní s přednostním právem pan předseda vlády.

Máme tady zákon o státní službě a ten bude, vážené poslankyně a vážení poslanci, plně účinný od 1. ledna příštího roku. Čili tady nejde o nějaké závody s Evropskou komisí.

Já myslím, že příležitostí tady byla celá řada. Zákon o státní službě začne platit od 1. ledna příštího roku a celá diskuse je jenom o tom, jestli zákon do té doby ještě pozměníme, jestli ho do té doby ještě jako Poslanecká sněmovna upravíme. Vláda je toho názoru, že by to bylo vhodné, například s ohledem na možnosti státního rozpočtu, protože zákon, pokud vstoupí v účinnost, jak je v tuto chvíli schválen a jak je platný, bude znamenat o něco vyšší nároky na státní rozpočet, než kdybychom teď schválili tuto novelu zákona.

Mluví se neustále o tom, že novela je nekvalitní, že betonuje státní správu, ale chybí mi tady v argumentaci pravicových poslanců, kteří tak často volají po rozpočtové odpovědnosti, argument rozpočtových dopadů. Přece dobře víte, vážené poslankyně a vážení poslanci z ODS a vážené poslankyně a vážení poslanci z TOP 09, že pokud vaše úsilí o obstrukci bude úspěšné, novela nezačne platit a bude platit stávající platný zákon, který bude mít mnohem větší dopady na státní rozpočet, než kdyby tato novela byla schválena.

Nevím, kam zmizel, ale chci jasně říci, že tato novela je pro výdaje státu šetrnější, než pokud začne platit stávající zákon, který je v tuto chvíli schválený, ale není ještě plně účinný. Poznámka č. 2. Už vláda Petra Nečase a ministra financí Miroslava Kalouska se přece potýkala s problémem zákona o státní službě v souvislosti s jednáním s Evropskou komisí. Pan poslanec Stanjura tady vládě doporučuje, ať je statečná, ať se Komisi postaví, ať Komisi oponuje, teď je na to výborná chvíle, protože už celý letošní rok jsme propásli a nevyčerpáme ani euro, už tohle je přece první rok nové finanční perspektivy a teď se jedná o schválení operačních programů, dohody o partnerství a samozřejmě, že všichni v Evropě pospíchají, aby co nejdříve mohli začít čerpat evropské peníze. A teď je ta nejlepší chvíle podle pana poslance Stanjury začít se hádat o podobě zákona o státní službě. Ale pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, když doporučujete vládě takovou statečnost, tak se ptám, proč vy jste takto stateční a odhodlaní nebyli, když jste byli ve vládě. Chci vám připomenout slova vašeho vlastního ministra financí ve vaší koaliční vládě, pana Miroslava Kalouska. Když se totiž na jaře roku 2013 objevily informace o tom, že Evropská komise trvá na tom, aby se zlepšila kvalita státní správy, když se tehdy objevily informace o tom, že Evropská komise by mohla zpozdit čerpání evropských peněz a Česká republika by mohla od roku 2014 přijít až o 500 mld. korun, bylo to jaro roku 2013, tak tehdy vaše vláda schválila novelu zákona o státní službě a váš ministr financí Miroslav Kalousek to komentoval následujícím způsobem: